Pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

Pane předsedo poslaneckého klubu TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, správně jste mluvil ve všech politických stranách, mám pocit, že i od vás pro to kdosi hlasoval.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. A za druhé.

Jsme mezi body, hovoří jenom ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane předsedo. Já jsem slíbil minule, že vystoupím naposledy, ale myslím, si, že na upřímnou omluvu se vždycky prostor najde. Já bych se vám chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Miholo, hluboce omluvit. Já jsem se také podíval na tu sjetinu. Máte pravdu, nehlasovali jste stejně. Tak, dobře. Protože nemám žádnou...